Děkuji, pane místopředsedo.

Proč nemohli přiletět ani do Spolkové republiky Německo?

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vystoupení tří komunistických poslanců předcházelo mé faktické poznámce. Podtrhují jednu známou pravdu bolševici se nikdy nezmění. Děkuji. A než dám slovo... Máte slovo, pane poslanče.

Děkuji. Nyní ještě přečtu omluvy, které mezitím přišly.

Já jsem řekl něco jiného? Tak se omlouvám já.

Prosím, máte slovo.

Tuto pozici zastává doposud.

Hlavně je pak třeba vyzdvihnout její úsilí, odbornost, koncepčnost, pokud jde o implementaci neslavné evropské směrnice o zbraních. Tuto mimořádně obtížnou transpozici se díky paní Mgr. Bačkovské podařilo v České republice v příkladné spolupráci s Poslaneckou sněmovnou realizovat v podobě, která z hlediska ochrany legitimních práv legálních držitelů zbraní, právní jistoty a současně ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti nemá jinde v Evropské unii v tomto nejlepším slova smyslu srovnání. Děkuji, pane poslanče. Opravuji došlé omluvy. Neomlouvá se pan předseda Sněmovny Radek Vondráček od 16 hodin, ale omlouvá se pan poslanec Stanislav Grospič do konce jednacího dne z osobních důvodů. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové.

Vladimír Remek je do dnešní doby jediným Čechem, který tuto neobvyklou zkušenost má.

Tato událost měla a má dosud pro naši zemi veliký význam.

Evropskou kosmickou agenturou je označován za prvního Evropana ve vesmíru. Díky letu Vladimíra Remka se tedy Československo stalo třetí zemí, jejíž občan podnikl cestu do kosmu.

Navíc se toto výročí slavilo i v Evropském parlamentu a záštitu nad touto akcí převzala kromě Evropského parlamentu také Evropská komise nebo Evropská kosmická agentura.

Později působil na Velvyslanectví České republiky v Moskvě. V letech 2004 až 2013 zastupoval Českou republiku v Evropském parlamentu, kde patřil mezi známé a aktivní poslance. Jeho činnost se projevila například při vývoji evropského globálního navigačního družicového systému Galileo. Značnou měrou se zasloužil o umístění centrály Galilea do české metropole. Následující čtyři roky stál v čele českého velvyslanectví v Rusku.

Děkuji paní poslankyni. Nyní v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Řehounek, připraví se pan poslanec Milan Pour. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi krátce okomentovat tři své návrhy.

Obdobnou školu pomáhal zakládat i ve Velké Británii.